To není zdravý stav.

Z ničeho nic zajišťovací příkaz, ten samý den odvolání, ten samý den zamítnutí odvolání. Do dneška se nic nestalo, je to zhruba osm měsíců, všichni zaměstnanci byli propuštěni. Další konkrétní případ. Nevím podrobnosti.

Podotýkám, že to není velká firma. Já mám jenom jeden údaj.

Ten druhý dotaz, k tomu se vrátím, pro pana poslance Pilného, až bude ve funkci. Jak implementuje mediální sdělení?

Už je to několik měsíců. Aspoň v našem kraji se nestalo nic kromě toho, že ti podnikatelé zaplatili další tisíc korun, protože museli znova podat žádost o oddlužení. Už je to opět několik týdnů.

A to je přece velký problém.

To není žádný politický útok na nikoho. To není výzva, aby tento či příští ministr někoho odvolal. Mně to přijde neuvěřitelné.

A pokud to není pravda, tam musíme někoho, nebo vy musíte někoho volat k odpovědnosti. Já neříkám k jaké. Ale to jsou konkrétní věci, které se dají vyřešit v řádu hodin.

To už ji mohl řídit on.

Ne podání daňového subjektu nebo nějaký názor opozice. A to jsou vážné věci.

Určitě ne vždycky vyhazovem z práce, ale nějak jste to řešil.

Já volám po nestrannosti. Nezávislost a závislost znamená, že přijímá pokyny od někoho. Nestranný je, že ve výkonu svých pravomocí postupuje nestranně. Já tu nestrannost nevidím, to není tak důležité, ale nevidí to malí a střední podnikatelé.

Pokud dlužíte velké částky, tak s vámi začne stát vyjednávat.

Pro malého podnikatele, já vím, že někomu to připadá úsměvné, to může být likvidační.

Ale pro budoucnost bychom mohli zmírnit nebo změnit ta pravidla. Nebo třeba podle té klasické definice, kterou máme už v českém právním řádu mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik. To je například procentuální sankce.

Tam vlastně není prostor. I samotná Finanční správa napsala, je to pravda, co píše ten subjekt, řádně platil daně, nikdy problém nebyl, ale neshledali jsme žádné speciální důvody, proč bychom tu odpouštěli 30 tisíc.

Jenom od těch slov, od té tiskovky bych poprosil, pokud budete v té funkci, abyste zařídil, aby to fungovalo. Aby to odpuštění se velmi rychle.